Já vám děkuji. To jsou pro tuto chvíli všechny písemné přihlášky k pořadu schůze.

Děkuji moc, pane předsedající.

Děkuji.

Musíme se s tím nějak vypořádat hlasováním.

Já myslím, že ti, kteří byli v předsálí, již dorazili, a budeme tedy hlasovat postupně o jednotlivých návrzích. Vidím, že nikdo s tím problém nemá.

A opakuji, jako první budeme hlasovat o návrzích tak, jak je předložilo grémium Poslanecké sněmovny.

Budeme hlasovat znovu, hlasovací zařízení je v pořádku.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno je 177 poslanců, pro 177, proti nikdo.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Jedná se o návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, je to o správních poplatcích, druhé čtení. Rozšíření pravomoci obecní policie na úseku...

Já mám jiné číslo. Víme všichni, o čem budeme hlasovat?

Já jsem měl jiné označení bodu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Následně pan předseda volební komise

První bych tedy nechal hlasovat protinávrh. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Já bych se chtěl zeptat, pane předsedo, jak to bude s tím třetím výborem. Nejsou naplňovány dohody. Já tomu rozumím, že ve dvou výborech se povede nebo povedla výměna předsedy. V okamžiku, kdy se jedná o místo, které má obsadit opozice, tak už mnoho měsíců se nic neděje.

Takhle je to nedůstojné i pro školský výbor i pro opozici. Děkuji. Tím jsme se vypořádali s návrhy pana předsedy Faltýnka, protože byl přijat protinávrh pana poslance Kolovratníka.

Kdo je pro pevné zařazení? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Jednalo by se o nový bod zařazený na pořad této schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.